Takže to je ten cíl, proč jsme poprosili o svolání této schůze, abychom prostě vyvrátili neustálé spekulace, které tady Sněmovnou, naším éterem, médii běhají, spekulují a kdy vyvodíme politické zodpovědnosti za to, co se vlastně možná stalo, ale to možná rozhodne soud, nebo to určitě rozhodne soud, jestli se něco stalo, nebo nestalo. Druhá část věci.

To je pravda.

Třeba komise, kterou vedl kolega Schwarz k Opencard, došla k nějakým konkrétním závěrům a přesně definovala, jak, kdo, co tam udělal dobře nebo špatně. Já věřím tomu, že pokud se nám podaří dohodnout a komisi ustavit poměrným zastoupením ve Sněmovně, že i tato komise k nějakým závěrům dojde, ať už se týká kauzy Agrotec a nebo kauz, které byly předtím. Potom samozřejmě dáme k dispozici konkrétní věci, které se domnívám, že by měly být prošetřeny, protože závěry o nich nejsou známy z veřejně dostupných zdrojů.

A členové dozorčí rady zároveň odpovídají za tuto škodu, která porušením této povinnosti vznikne.

Toto je také jeden z důvodů, proč se domníváme, že by vyšetřovací komise mohla odvést práci a říct nám, jak to vlastně v minulosti bylo se zakázkami na České poště. Jak už tady bylo řečeno, Česká pošta je strategická firma, je to státní podnik, zaměstnává 30 tisíc lidí, má vliv na nás na všechny, na náš každodenní život. Určitě neprospívají, a v tom bych dal jednoznačně za pravdu prostřednictvím pana předsedajícího panu ministrovi, jakékoliv pochybnosti a spekulace o činnosti nebo nějakých nekalých praktikách v České poště v minulosti.

Jsem připraven samozřejmě, pokud bude zájem, v rámci této debaty říct svůj nějaký pohled na kauzu, která je mediálně velmi zajímavá. Já tomu samozřejmě rozumím.

Prozatím asi tolik velmi stručně z mé strany. Berte to jako určitou prosbu, aby byly rozptýleny pochybnosti, které jsou dneska v mediálním prostoru.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dozorčí rada České pošty má i jednu unikátní možnost, a to je to, že řídí výbor pro audit. Nevím, jestli to víte.

Já si od toho slibuji to, že tito lidé včetně vašeho zástupce z hnutí ANO budou mít možnost navrhovat dejme tomu rozšíření systému auditu na České poště. Co se týká toho, co tady říkal pan kolega Faltýnek. Já jsem pro vyšetřovací komisi, která bude šetřit zakázky deset let zpátky. Nemám s tím žádný problém. Ale dámy a pánové, já si myslím, že není možné, aby komise šetřila živou kauzu. Živá kauza není u soudu. To je flagrantní nedůvěra k orgánům činným v trestním řízení. Pan kolega Faltýnek tady říkal, že tam policie zasahovala mnohokrát. První byly stavební zakázky a následoval druhý krok, kde byla obviněna i firma Agrotec. V této otázce padni komu padni. Ve své podstatě počkejme, teď se státní zástupce podle médií seznamuje se spisem a rozhodne o tom, jestli tato kauza skončí, nebo neskončí u soudu.